Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne vám všem přítomným. Já se obracím na vás, pane premiére.

Děkuji. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Dobrý den všem.